Chci říct, že v tuto chvíli více než sto staveb za více než 230 miliard nezastavili ani ekologičtí aktivisté, ani ekologičtí teroristé, ale byl to pan ministr Brabec z hnutí ANO.

Máte slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pane ministře.

Zkusme si říct fakta.

Tak jestli je to úspěch, tak je to mikroúspěch.

Ano, to je pravda.

A to samé nám přinese ten tolik diskutovaný úsek 511. Tomu všemu rozumím.

My je nemůžeme stavět ani z českých národních zdrojů, protože je výhrůžka, že pokud je budeme stavět z českých národních zdrojů a použijeme platné platné posouzení vlivu stavby na životní prostředí, nejenom že nám zastaví financování i z operačního programu Doprava 2, ale zastaví nám financování všech operačních programů. Takže jestli je to mikroúspěch, já nevím.

U klíčových obchvatů.

Ne aby mi aktivisté z Prahy říkali, jak má vypadat cesta v Moravskoslezském kraji a naopak. To platí úplně, úplně stejně. Samozřejmě mnohdy je chyba, já o tom mluvím opakovaně, kdy na straně projektantů, kteří prostě tužkou kreslili trasy příliš jednoduše a lehce a neuvědomovali si, že by někdy stačilo posunout trasu o tři sta, čtyři sta metrů a měli bychom mnohem méně problémů. A to je problém.

Schvalte to, nebo nebudeme čerpat. Bohužel jsme měli pravdu.

To nejsou oni. A kde je slyšet náš hlas? Představme si, že bychom v jiné oblasti používali takovou retroaktivitu, kterou po nás Brusel v této konkrétní otázce chce. Kde jsou zastánci jasného odmítnutí principu retroaktivity, ať už pravé, nebo nepravé? Jak je možné, že se nebráníme? Ano, dneska stav je takový, jak Evropská komise říká. Dokonce někteří členové mého klubu zákon podpoří. Především ti, kteří mají to štěstí, že stavby jsou z jejich regionů.

A podle mě přijdou důležitá rozhodování na evropské úrovni, která budou vyžadovat souhlas všech členských zemí. Řekněme si ano, toto podpoříme, pokud vy nám podpoříte například tohle. Abychom my sami měli šanci je připravit, zafinancovat a postavit. A k tomu nepotřebujeme moudra odjinud. Nevidím žádný důvod. Ti, kteří už komunikace silniční postavili, tak si s tím teď hrají a zpřísňují podmínky. Jaká EIA tehdy platila? To je chyba, která se stala, a dneškem něco málo z chyby odstraníme. Nic víc, nic míň. Mysleme na ostatní regiony a ostatní města, která dlouho čekají na své komunikace, na své obchvaty. A v této chvíli to vypadá, že budou muset čekat ne dva tři roky, než seženeme stavební povolení a peníze, ale možná šest nebo osm nebo deset let.